Jsme v obecné rozpravě. V rámci obecné rozpravy máme přihlášené poslance, konkrétně paní poslankyně Balaštíkovou, kterou prosím o slovo, a poprosím všechny v sále, aby se ztišili, případně aby si vyřídili vše, co potřebují, mimo jednací sál Sněmovny. Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Nikdy, opravdu nikdy mě nezajímalo, jakou stranu volí, za jakou stranu je tam nominovaný, a jediné, co mě zajímalo, jestli je odborník na danou problematiku, a to z toho důvodu, že nás vždycky spojovala odbornost, protože odborník má zájem dělat věci správně, má zájem dodržovat zákony a má zájem, aby se něco z odborného hlediska nepokazilo. A i když to byli voliči úplně jiné politické strany, nakonec jsme spolu velice dobře vycházeli, protože oni poznali, že ve mně mají sice šéfa, který chce výsledky, ale nechce nikoho manipulovat, nechce nikomu nařizovat, jak to bude, a jediné, co chce, aby se to dělalo podle zákona, aby to bylo po odborné stránce správně a abychom nebyli napadnutelní právě z jiných stran protože někdy jsou vaše rozhodnutí třeba proti tomu, co si myslí občan žadatel abychom nebyli napadnutelní, že jsme porušili zákon nebo cokoli jiného. Já si myslím, že je to taky o sebevědomí toho politika, je to o tom, že to chce dělat správně, nepotřebuje manipulovat, a tudíž vyjde s každým, kdo je odborník, a proto nepotřebuje žádné změny.

Protože vy potřebujete odborníky, každý ministr potřebuje odborníky, protože potom ty výstupy ven a je jedno, z jakého je to rezortu, může to být i potom z toho krajského rezortu jsou vlastně špatné, špatné ve prospěch státu, ve prospěch občanů a jsou špatné po odborné stránce.

A to si myslím, že tento zákon nenaplňuje. Myslím si, že je to i zklamání pro ty občany, protože prosím, uvědomme si, že občané vždycky kritizují politické trafiky, a to je to, co potom říká, že politika je špatná, a házejí nás všechny do společného pytle. A já bych chtěla říct, že kdo na to má po odborné stránce, nepotřebuje žádné loajální pracovníky, protože on tam má odborníky.

Mnohdy jsem se musela i bránit některým druhým, kteří tam právě chtěli vytvořit trafiku pro své členy, pro své příslušníky, pro své kamarády, a já si myslím, že to mně potom i vysloužilo takové hodnocení, že ti lidé říkají: Ano, byla možná neústupná, byla tvrdá, ale nikdy po nás nechtěla nestandardní kroky a uměla se za nás postavit. A já bych byla ráda, kdyby tohle mohli říct nejenom o části politiků, ale o všech, abychom pochopili, že bychom se měli bavit o odbornosti, o těchto věcech, ne o politických trafikách.

A já nechci říct, že je to špatný člověk, to může být opravdu velmi seriózní člověk, který by v jiné oblasti mohl být dobrý, ale zkrátka sedí na nějakém politickém místě, aby tam něco zalepil, a je to i pro toho, kdo tam přichází něco odborného řešit, problém.

A žádný odborník pro odbornou veřejnost ze sebe nechce udělat hlupáka.

Děkuji, paní poslankyně. S přednostním právem se přihlásil pan předseda Michálek a současně ruším omluvu paní poslankyně Ožanové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu reagovat na svoji předřečnici, paní kolegyni Peštovou, kterou jsem pozorně poslouchal.

Takže tolik k projektu Občanská sněmovna. Ale určitě platí to, co jste říkala, že je potřeba spolupracovat s občanskou společností. Ostatně máme v Ústavě České republiky respekt k občanské společnosti. My jsme oslovili zástupce občanské společnosti, oslovili jsme i iniciativu Rekonstrukce státu, se kterou jste spolupracovali v minulém volebním období. Tito lidé pochválili v podstatě ten návrh zákona, řekli, že změny, které tam jsou, jsou potřeba. A taky se na nás obrací spousta mladších odborníků, že nemají šanci uspět, ačkoli znají moderní trendy, znají evropskou legislativu a tak dále, mohli by pomoci státu, tak dneska nemají šanci v státě uspět, protože všechna místa jsou obsazená, je tam definitiva a tak dále.